Přijde nám to nelogické a myslím si, že občan není dostatečně právně vzdělán na to, aby hledal, v kterém řízení, nebo vůbec v řízení, které vede, aby hledal, na koho se má obrátit, aby mu byla poskytnuta právní pomoc. Smysl té, řekněme, rozšiřující úpravy pro návrh pod body C paní profesorky Válkové je jediný.

Není to tedy nedoporučující, je to bez stanoviska.

A je na vás, jestli chcete občanovi opravdu ulehčit. Děkuji za pozornost.

Oba dva, nejenom my, ale Česká advokátní komora, Ministerstvo spravedlnosti, předkladatelé zejména předkladatelé byli v tomto ohledu aktivní jsme se snažili najít kompromis.

Z jednání jsem nabyla dojmu, že jak po stránce organizační, tak po stránce fiskální ještě Česká advokátní komora není připravena natolik, i organizačně, aby mohla požadovanou bezplatnou právní pomoc v kvalitě, která se očekává, garantovat. A to je také důvod, proč já se třeba tady zdržím hlasování.

Ale samozřejmě neskrývám malinké zklamání nad tím, že jsme mohli mít tu širší bezplatnou právní pomoc.

Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. Paní profesorko, já váš pozměňovací návrh také podpořím, protože nejprve budeme hlasovat o variantě D, té širší, a je to samozřejmě na každém z vás, zda podpoříte tu širší variantu, anebo poté podpoříme variantu užší paní profesorky Válkové.

Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy.

Jinak je to nedobrý krok. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a požádám zpravodaje, aby nás provedl procedurou hlasování. Pane zpravodaji, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím navrhnout proceduru, resp. zopakovat návrh procedury, tak jak ji předkládá ústavněprávní výbor.

Jediný návrh, o kterém bychom hlasovali samostatně, z návrhů, které byly podpořeny ústavněprávním výborem, je A.F, který je konfliktní ve vztahu k návrhu E pana poslance Zahradníka, resp. pana poslance Karamazova. Poté bychom hlasovali o návrhu B pana poslance Stupčuka, který se týká zrušení podmínek praxe a věku pro členy orgánů České advokátní komory.

A poté už jako sedmé hlasování návrh zákona jako celku.